Potřetí se tedy ptám ministra, jaké kontrolní mechanismy pro vznik skoro bych řekl nového druhu policie, protože to budou lidé vybavení téměř policejními pravomocemi, jaký systém kontroly pro tyto kontrolory máte vymyšlen, jak je nastaven.

Anebo neodpovíte a pak je to také odpověď. To znamená, že buď nevíte, anebo žádnou kontrolu nastavenu nemáte. Já vám děkuji. Pouze pro pořádek ohledně zamítnutí zákona konstatuji, že návrh na zamítnutí padl v prvním čtení, nikoliv v druhém, tak aby se o tom dalo hlasovat v průběhu třetího čtení.

To mě vůbec nepřekvapuje. Za druhé. K panu ministrovi financí.

Vzhledem k tomu, že žádnou další přihlášku nevidím, tak rozpravu končím. Paní zpravodajka? Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a nejprve budeme hlasovat... Chcete tedy, paní zpravodajko, závěrečné slovo, shrnout to? Dobře. Přeji krásný den, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Ještě než vás seznámím s procedurou, ráda bych reagovala na to, co tady zaznělo, ještě před hlasováním.

Podle informací, které nám podali, by se jednalo, kdo by měl tu skrytou identitu, jenom o pár pracovníků. Neznamená to, že každý pracovník České obchodní inspekce bude mít skrytou identitu nebo krycí doklady. Bude to fungovat tak, že ústřední ředitel České obchodní inspekce požádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu to zváží, a pokud to schválí, požádá Ministerstvo vnitra, které krycí doklady vydá a vede v evidenci. Takže takováto kontrola tam je.

Tento návrh byl zamítnut. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a já vás prosím, paní zpravodajko garančního výboru, abyste nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Poté bychom hlasovali samostatně o pozměňovacích návrzích pod písmenem B1 a písmenem B2 pana poslance Váni, které přednesl ve druhém čtení, a potom o zákonu jako celku. Ještě potřebuji upřesnit ve třetím čtení nepadly žádné technické úpravy? To znamená, ten první bod nám automaticky vypadá. Já tedy se táži, zda má někdo návrh na jinou proceduru hlasování. Nevidím, v tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navrženou proceduru hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem A. A ještě se tam zabýváme tím, že tam včleňujeme ustanovení § 16, které by v případě ukládání sankcí příkazem na místě inspektory České obchodní inspekce vyloučilo aplikaci § 92 zákona o odpovědnosti za přestupky, který jsme tu už schválili. Stanovisko pana ministra?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1, jak už jsem říkala, předneseném ve druhém čtení od pana poslance Váni. Tam se vlastně řeší možnosti inspektorů použít změněnou identitu. Děkuji.

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh B1 a ruší paragrafy, které řeší změněnou identitu jak krycí prostředky, tak krycí doklady. Hospodářský výbor nedoporučuje. Stanovisko pana ministra?

Tento návrh byl zamítnut.